Tak přátelé, vy si opravdu myslíte, že všemi jinými zákony, kde není povinnost, kde je dobrovolnost, můžeme porušovat základní lidská práva a svobody a Ústavu?

To je naše povinnost. Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Lubomír Volný, poté pan poslanec Marian Bojko a paní poslankyně Karla Maříková.

Prosím, máte slovo. Ano, pane docente prostřednictvím pana předsedajícího.

Prosím vás, jaký hoax tady přednesla paní kolegyně Maříková nebo já? Naše návrhy hovoří jenom o tom, že chceme něco přidat do toho zákona, co by vyslalo signál občanům, přesně tak jak jste říkal, pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, že tato Sněmovna nedovolí porušování lidských práv. A lidé to nechápou tak exaktně jako vy, že samozřejmě ta lidská práva jsou neporušitelná. Oni mají strach, že se je někdo porušovat chystá způsobem, se kterým nesouhlasí, a vidí to v té západní Evropě.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana profesora Válka vaším prostřednictvím.

Ale to, na co musím reagovat.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Za druhé, co se týče účinnosti. Prosím vás...

Takže prosím, abychom nezaměňovali termíny.

Děkuji.

Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, po něm paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.

Byl jsem docentem, jsem profesorem, obojím jsem byl rád a kdo ví, co budu za pár let, a vůbec mě to neuráží, naopak.